Pan ministr předložil novelu zákona o státním podniku, kde chce navýšit základní jmění obecně státních podniků, ale v tuto chvíli se to dotýká právě státního podniku České pošty.

Pan ministr říká, já vám ho představím v dubnu, v květnu a on je červen a my ho pořád nikdo neznáme.

Já jsem si na základě toho dovolila předložit pozměňovací návrh za mě a za celé hnutí ANO, který spočívá v tom, aby o tom nerozhodovala vláda, ale Poslanecká sněmovna. Jsem přesvědčena o tom, že Poslanecká sněmovna by měla vědět, o kolik se bude navyšovat základní jmění jednotlivých státních podniků, a měla by také vědět, kam tyto finanční prostředky poté budou směřovat. Takže já se samozřejmě k tomuto pozměňovacímu návrhu ještě přihlásím. Myslím si, že určitě v této věci je dobré komunikovat, a že když tedy říkáte, že jste odvážný, tak odvážný nejste, protože kdybyste odvážný byl, tak byste včera na ten kulatý stůl s těmi starosty přišel. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní poslankyně.

Kolegyně, kolegové, já bych tady chtěl odůvodnit pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím potom v podrobné rozpravě, který se týká problematiky státních podniků, kdy jsme tady před několika měsíci udělali legislativní změnu, která říkala, že prostě všechny státní podniky musí povinně mít účty u České národní banky.

Jsou tady služby, které Česká národní banka nenabízí.

Děkuji. Je zde s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Peštová.

Děkuji za slovo.

Představitelé města Mostu byli v jednání s Českou poštou a říkali, že ta jednání neprobíhala vůbec nějak v takovém tom přátelském duchu.

Děkuji, paní poslankyně. Ještě faktickou?

Dobrý den, vážený pane předsedající, milé dámy, pánové. My v SPD říkáme, že stát by měl mít možnost pomoci strategickým státním podnikům, které se dostanou do potíží, ale odmítáme například bianko šek ve výši nějakých 8 miliard pro dlouhodobě špatně hospodařící Českou poštu, aniž bychom předem věděli, za co tyto peníze budou utraceny. Já tedy budu rád, pokud nám to pan ministr vysvětlí. Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Je to něco, co souvisí s jejich transparentností. Mohl byste to prosím vysvětlit? Já jsem tedy nesouhlasila s tím, aby se znovu otevřelo druhé čtení.

Děkuji. Já jsem nechtěl zneužívat závěrečného slova, aby případně byla možnost reagovat, ale já se pokusím být velmi stručný a nekonfliktní ve své odpovědi. Plán transformace a tady prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyně, nemáte pravdu. Já jsem tady, a našel jsem si to i ve stenu, při té naší debatě o České poště jasně uvedl, že plán transformace České pošty, a vyhledal jsem si i tu danou pasáž, bude předložen do konce června tohoto roku.